Do této položky spadá velké množství dalších položek, včetně mnou navrhované k posílení. Péče o historické památky je důležitou součástí zachování našeho historického povědomí a obecně znakem kulturnosti národa. Nejde však jen o památky, které mají statut národních kulturních památek, na které se občas dostane. Jde i o krajské regionální kulturní památky a zařízení, které Ministerstvo kultury dříve podporovalo, ale v současné době je i z výše uvedených důvodů podporovat nemůže.

Dalším důvodem myslím je to, že právě navýšení této kapitoly přinese i práci pro lidi, protože pokud se budou opravovat památky, tak to samozřejmě přináší práci pro lidi. Navrhované řešení je řešeno převodem z kapitol 396 Státní dluh, jak jsem již uvedl, a 329 Ministerstvo zemědělství. V objemu těchto kapitol jde o marginální objem prostředků v řádu promile. Vzhledem k tomu, že výdaje v položkách obou kapitol, ze kterých je navrhován přesun prostředků, jsou spíše kvalifikovaným odhadem, který se dopředu odhaduje těžko, a skutečnost stejně poznáme až na konci daného roku, jde dle mého názoru o přesun opodstatněný, potřebný, který je v celkovém měřítku zanedbatelný. Tento pozměňovací návrh podporuje i Ministerstvo kultury. Dále bych chtěl upozornit na druhý pozměňovací návrh, který byl schválen rozpočtovým výborem. Jedná se o návrh v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já ho tady nebudu celý číst, protože prošel rozpočtovým výborem.

Důvodů je samozřejmě spousta. Já řeknu pouze jeden.

Takže je tady návrh, aby už od začátku tady byla jistota pro poskytovatele těchto sociálních služeb. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že tyto pozměňovací návrhy podpoříte.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Program obnovy přirozených funkcí krajiny má za úkol podporovat aktivity, které nelze financovat z operačního programu Životní prostředí. Mimo jiné lze v rámci tohoto programu podporovat opatření ovlivňující odtokové poměry a vodní režim v krajině a s tím související a prakticky neřešený problém vodní eroze na zemědělské i lesní půdě.

Jedná se také o národní dotační program, prostřednictvím kterého lze podpořit zabezpečení povinností orgánů ochrany přírody, související s managementem chráněných území, jehož financování je pro orgány ochrany přírody dlouhodobým problémem, byť se jedná velmi často o mezinárodní závazky České republiky.

Závěrem mi dovolte požádat vás o podporu pozměňujícího návrhu, který jsem právě přednesl. Slova se ujme paní poslankyně Jana Černochová svým příspěvkem do podrobné rozpravy, připraví se pan kolega Jan Zahradník. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Poskytnout opozici i koaličním poslancům dlouhých 40 hodin na četbu více než tisícovky stran je nedůstojné této Sněmovny. Budoucí vládní koalice tak prokázala totální neúctu vůči snaze těch z nás, kteří opravdu chceme v PS pracovat a nehlasovat jako loutky o věcech, které si nemůžeme nastudovat. Přestože nám bylo znemožněno delší studium rozpočtu, já jsem se opravdu poctivě snažila s tímto termínem vypořádat a důkladně nastudovat alespoň kapitolní sešity resortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Další moje vystoupení se tedy bude zabývat podrobnějším rozborem rozpočtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra na rok 2014 a roky další. Omlouvám se těm z vás, kteří se mnou zasedáte ve výboru pro bezpečnost, že už jste některé moje připomínky slyšeli, ale právě vy také víte, jakým způsobem jsem byla v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny umlčena a nedostala jsem na svoje otázky od ministra vnitra vlády bez důvěry v demisi, pana Peciny, jedinou odpověď. Místo odpovědi jsem se dočkala zcela bezprecedentního hlasování o ukončení rozpravy. Doufám, že tento nezákonný postup byl zcela ojedinělým a politováníhodným excesem pramenícím spíše z neznalosti jednacího řádu a už se nikdy nebude na žádném výboru opakovat. Ale zpátky k rozpočtu Ministerstva vnitra.